Můžete být proti. Na to máte plné právo. Ten bod měl konkrétní název.

Tak pane předsedo, prosím.

A já si osobně myslím, že náš čas bychom neměli nad podobnými věcmi utrácet. Kdyby náhodou byla nějaká pochybnost o platnosti onoho seznamu, který vetuje zařazení tohoto bodu, vzpomínám si, v době, kdy byl předsedou Poslanecké sněmovny Václav Klaus, podobným způsobem jsme my, klub KSČM, také nějakým seznamem vetovali nějaký bod, a nám to tehdy Sněmovna neuznala.

Děkuji za slovo. Já se nechci vyjadřovat k obsahu toho návrhu. Čistě k těm procesním záležitostem jsem chtěl říct, že souhlasím s názorem, že je opravdu nešťastné předkládat listiny, na kterých není uvedeno, jakého bodu se to týká. Máme v našich právních předpisech zakotveno, že projev vůle musí být dostatečně určitý, a pokud není jasné, kterého bodu se týká, tak je neplatný. Pokud tady existovala taková praxe, že se předkládají listiny pouze se seznamem podpisů a někdo k tomu řekne, čeho se to vlastně týká, nebo v okamžiku, kdy se předkládá ten bod, tak se omlouvám, ale z právního hlediska to nelze považovat za validní. Čili já bych poprosil, jestli by bylo možné, pokud tady takováto praxe byla, tu praxi upravit a podepisovat anebo předkládat listiny, ve kterých bude uvedeno, kterého bodu se konkrétně týkají.

Není to více specifikováno, poradili jsme se s vedením Sněmovny, je to dosavadní zvyklost tímto způsobem to podat, je to přijatelné a já jsem to také v tomto smyslu přijal. Ale je to otázkou další diskuse případně potom ale u dalších, budoucích záležitostí. Já s vámi, pane místopředsedo, nemůžu souhlasit. V tom jednacím řádu se jasně píše proti němu, a na té podpisové listině není, pokud jsem to pochopil, stanoveno, proti kterému navrženému bodu se ta námitka podává. Takže já dávám námitku proti vašemu postupu.

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Máme tady veto. Prosím. Tím je to, pane místopředsedo, vyřešeno. Formálně je to v pořádku, nicméně já se ohrazuji proti vašim slovům, že vedení se tady poradilo a že to takhle je přípustné. Já s tímto postupem nesouhlasím, podle mě to není přípustné, a navrhuji, abychom se na vedení Poslanecké sněmovny domluvili, že tímto způsobem nelze vetovat návrh na zařazení nového bodu, pokud tam není napsáno ani datum, ani ten bod, proti kterému je to veto vznášeno. To je můj názor. A nemůžete vydávat váš názor za stanovisko vedení Poslanecké sněmovny.

To znamená...

Děkuji. Vedení Sněmovny jsou volení zástupci, nikoliv aparát Poslanecké sněmovny. To jenom pro pořádek, abyste si srovnal, kdo Poslaneckou sněmovnu řídí.

Myslím si, že tím, že se dostatečně nevymezujete vůči tomuto chování, tak pouze připouštíte to, že toto chování jste ochotni tolerovat, připadá vám normální a nechcete o něm diskutovat.

Jediné, co se děje, je, že posunujete hranici, co je ještě možné a co jsme ochotni tolerovat. Mně osobně je to líto, protože to snižuje důstojnost Poslanecké sněmovny. Ale věřte, že tančit na stolech v Poslanecké sněmovně je nepřijatelné a je za hranou.

A takovou tu minimální zásadu slušnosti, když už se nějaké slušnosti dovoláváme, že bychom měli jednat za přítomnosti toho, jehož se ta věc tak bytostně dotýká, to si jaksi nepřipouštíme?

A pak ještě krátké, leč pro dnešní den důležité doplnění mého vystoupení.

Já si dovolím pár poznámek. To jenom pro přesnost. Tím nesnižuji nijak to, že na této pozici je, nicméně Sněmovna ho tam nezvolila. Druhá věc. Já bych trval na své námitce, i když samozřejmě chápu, že to veto již zaznělo od dvou klubů, to znamená, že ten bod již projednáván nebude.